Všechny tyto otázky, všechny tyto pochybnosti musí být zodpovězeny. Zaslouží si to nejenom občané, zaslouží si to i příslušníci policie, kteří každodenně odvádějí poctivou práci, a najednou v důsledku této akce tady vznikají určité pochybnosti. A kdybychom chtěli postupovat tak, jak to vláda udělala tím, že nám to tady neumožnila zařadit jako řádný bod jednání a chtěla to nějak zamést pod koberec, tak to samozřejmě bude dál podkopávat pověst policie, může to otřást důvěrou v její nestrannost a nezávislost a to by bylo to nejhorší, co by se nám mohlo stát. Myslím, v této Sněmovně většina z nás si pamatuje dobu před 25 lety, kdy nebyla žádná důvěra v policii, kdy policie často byla nástrojem politické šikany. A my jsme byli všichni rádi, že se situace změnila, že dnes existuje ve veřejnosti důvěra v policii, že policie slouží právnímu demokratickému státu, a tak to má taky zůstat. Mně je velmi líto, že v důsledku postupu policie, ať už jednala z jakéhokoli zadání, došlo k porušení důvěry v nestrannost a dobrou práci policejních složek. Myslím si, že tento bod, tato mimořádná schůze je i příležitostí pro vládu, aby nám vysvětlila, jak to bylo, aby nám vysvětlila, jaká opatření přijala, abychom všichni společně důvěru v Policii České republiky obnovili.

Takže vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra, já jsem vám položil řadu konkrétních otázek, které se týkají postupu policie při návštěvě čínského prezidenta, a žádám vás nebo vám vytvářím prostor pro to, abyste nám na ně mohli odpovědět a abyste přesvědčivě vysvětlili, co se vlastně ve dnech té návštěvy stalo. Děkuji panu předsedovi Fialovi. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tím prvním bodem je odpověď na otázku, proč máme všichni takový pocit, že policie nepostupovala tak, že před zákonem si byli všichni rovni. Že před zákonem si nebyli rovni takzvaní čínští turisté nechci teď spekulovat o jejich vojenské či diplomatické hodnosti a proč před zákonem si nebyli vůči nim rovni čeští občané na území České republiky. To je jeden základní problém. Ten druhý základní problém je, proč bylo omezeno na území České republiky ústavní shromažďovací právo občanů České republiky a proč se někdo domnívá, že ústavní shromažďovací právo lze omezit dopravně inženýrským opatřením, a kdo o tom rozhodl.

Já si k těm incidentům, které tady obecně popsal pan předseda Fiala, dovolím uvést několik konkrétních případů. Uvědomuji si, že by měly být předmětem konkrétního šetření, a nechme je konkrétně prošetřit. Ale je asi dobře, když si připomeneme, co se skutečně stalo, na co existují konkrétní svědectví fotografická a videodokumentace. Nebudu vás dlouho zdržovat, je jich jenom deset. Vybral jsem z těch asi 40 jenom deset.